Děkuji za pochopení.

V ustanoveních zákona tyto pojmy ale definovány nejsou, což s sebou bohužel v praxi často přináší interpretační problémy.

Jednou vklad představuje finanční prostředky vložené do hry, jindy finanční prostředky k úhradě základního kapitálu.

Ze znění zákona také vyplývá, že vkladem do hazardních her nemohou být ani věci ani práva.

Předpokladem soudní vymahatelnosti je však uplatnění nároku na výhru u provozovatele hazardní hry, přičemž lhůta uplatnění nároku nesmí být kratší než 30 dnů a delší než 90 dnů. Pokud v této lhůtě nebude nárok u provozovatele uplatněn, nárok zaniká.

Pokud však provozovatel ví, že vyplácí výhru z již zaniklého nároku, jedná se o dar a mezi provozovatelem hazardní hry a příjemcem plnění vzniká darovací smlouva. Tady prosím nezapomenout na darovací daň, pokud s provozovatelem nejste příbuzensky spřízněni ve skupinách, kde jste darovací daně zproštěni.